Mě jste neurazil, já nejsem učitel. Ale já si myslím, že omluva nestačí. Co vy na to? Tohle mně připomíná francouzský parlament. Podívejte se. Já jsem se omluvil učitelům, ne vám. Nyní jsem v Poslanecké sněmovně a přiznávám chybu.

Ona není jenom motivace v tom smyslu, že to je to, co přijde v tom kariérním řádu.

To je ta podmínka pro to, abychom mohli uvažovat, že kariérní řád začne být účinný a že můžou pak motivačně fungovat nějaké dva tři tisíce. To je přesně ono. Kolik by to asi dělalo?

Děkuji panu ministrovi.

Zlín se pokouší dělat fakultní medicínu za okresní peníze, což nejde. Jak jistě víte, Zlínský kraj nemá fakultní nemocnici.

Pane ministře, tento stav je neúnosný a já vás žádám o nápravu tohoto stavu a rovné podmínky pro nemocnice jako pro poskytovatele zdravotních služeb.

Děkuji.

Situace se dramaticky zhoršila s příchodem nového vlastníka před třemi lety.

Do Mostu jsou lákáni závodníci hlavně z Německa, Rakouska a Švýcarska hlavně proto, že v těchto zemích jim za podobné porušování zákonů hlukových limitů hrozí velké pokuty. Za tři roky byla majiteli autodromu udělena jediná pokuta ve výši 50 tisíc. Autodrom má roční zisk kolem 10 milionů korun. Zákon umožňuje finanční pokutu do výše až 3 miliony, nebo dokonce umožňuje dočasně zastavit činnost subjektu v případě porušování zákonů. Že probíhá nezákonná činnost, je naprosto zřejmé, neboť provedená čtyři měření v obytné zóně vysoce překračují zákonný limit 50 decibelů. Argument, že si stěžují lidé, co si postavili domy po vzniku autodromu, a teď si stěžují, je účelově zavádějící a hlavně nepravdivý.

Jenom pouze malá část výstavby, cca 30 až 40 domů, byla postavena až po vzniku autodromu.

Lidé žijící v okolí autodromu musí tedy čekat, až budou umírat, nebo se z toho zblázní a provedou sami nepředložené a protizákonné činy. Děkuji, já jsem tam ještě měl... Ale nic.

Paní poslankyně Olga Havlová ve své osmé interpelaci bude interpelovat pana ministra školství ve věci projektu Edison. Paní poslankyně, vy prosím také přijďte, pokud chcete interpelovat. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ministerstvo však toto následně popřelo.

Uvádíte, že jde pouze o záštitu výuky anglického jazyka.

Jak je možné, že nezisková organizace provádí činnost v rámci školní výuky, provádí činnost za peníze a bez vědomí rodičů? Mám to chápat tak, že nám neziskové organizace budou pod záštitou ministerstva suplovat naše pedagogy, budou nahrazovat výuku a budeme jim za to platit?

Znamená to, že ministerstvo dalo projektu EDISON záštitu, ale nemá nic společného s tím, co se v rámci tohoto projektu vyučuje v rámci hlavní vyučovací doby? Chci vaše jasné stanovisko, zda prověříte, jak projekt probíhá, a v případě pochybnosti záštitu zrušíte. Děkuji.